Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. A ještě než se ujme slova, požádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

V zákoně je tak upraveno pouze to, co nařízení nechává na úpravu vnitrostátním právním řádem. Úprava obsažená v navrhovaném zákoně proto zejména stanoví některé postupy poskytovatelů služeb vytvářející důvěru a požadavky na služby vytvářející důvěru. Navrhovaný zákon rovněž stanovuje orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru, kterým bude s ohledem na svou dosavadní působnost v oblasti elektronického podpisu Ministerstvo vnitra, a dále sankce za jednání v rozporu s tímto nařízením. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce byl dne 30. března 2016 schválen vládou a následně byl zaslán Poslanecké sněmovně. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Toto nařízení mimo jiné stanovuje pravidla pro poskytování služeb vytvářejících důvěru, zakotvuje právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické pečetě, elektronická časová razítka, elektronické dokumenty, služby elektronického doporučeného doručování a dále certifikační služby pro autentizaci internetových stránek. Cílem vládního návrhu zákona je adaptace národního právního řádu na dané nařízení. Vládní návrh zákona tak obsahuje pouze právní úpravu, která je nařízením ponechána na úpravě jednotlivých členských států. Zároveň se odstraňují duplicity tuzemské právní úpravy s nařízením, které by vznikly v případě nezrušení současné právní úpravy v oblasti elektronického podepisování. V této souvislosti připomínám, že neprovedení adaptace národního právního řádu na uvedené nařízení by mohlo být Evropskou komisí považováno za nesplnění povinnosti vyplývající České republice z práva Evropské unie. Děkuji za pozornost. A nyní máme otevřenu rozpravu. Není tomu tak. Ale v rozpravě je první přihlášený pan poslanec Jan Klán, připraví se pan kolega Bendl. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto návrhu zákona. Já budu mít na pana ministra několik otázek.